Pak mu zavolal přítel na telefonu a sdělil mu, že to tak úplně není pravda. A pan ministr řekl: No skoro to už je, ale máte pravdu, úplně to ještě není.

A že kdo je proti, bude mít na svědomí zdražení jízdného a zdražení nákladů dopravních podniků, Českých drah atd. Já se ptám pana ministra zemědělství, proč omezuje v tom celkovém součtu využití čistých biopaliv. Já tomu nerozumím. To znamená, tímto opatřením, které navrhuje vláda, sice podniky pravděpodobně z ekonomických důvodů budou dál čerpat daňové zvýhodnění, tomu ekonomicky rozumím. Když to zákon umožňuje, proč by to ty dopravní podniky nedělaly?

Kdo z nás může, tak také uplatňuje daňové odpočty. To není povinné, to je dobrovolné, jestli si odečtete tu úroky z hypoték, tu penzijní připojištění, tu životní pojištění apod. Nemáte povinnost, zákon vám dává možnost, ale každý logicky uvažující člověk to udělá, když to zákon připouští.

To budou možná pracovní místa, ale určitě ne v České republice.

To mi prostě jednoduchá trojčlenka tady to prostě nefunguje. Já tomu nerozumím. Pak je to opravdu duplicitní a ve skutečnosti nebudeme plnit jenom ty závazky, které máme, ale budeme toho plnit mnohem víc.

Já chci taky fakta. Jakou pozici zastávala a bude zastávat Česká republika?

A bohužel jsme odpovědi nedostali, a to myslím popáté projednáváme v prvém čtení tento bod.

Proč jsme nezačali dřív, aby ta debata mohla korektně proběhnout, mohli jsme klást dotazy. Nic takového.

Nyní faktická poznámka pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji máte slovo k faktické poznámce.

A současně pan ministr Jurečka říká, že k žádnému vyššímu odběru nedojde.

Jistě chápete, pane ministře, že tohle se vysvětluje složitě, nicméně Poslanecká sněmovna si to vysvětlení zaslouží. Buď je špatný váš materiál, anebo nemluvíte pravdu. Druhý dotaz je, proč se vláda rozhodla zcela vědomě od 1. 7. porušovat pravidla, ke kterým se v rámci Evropské unie Česká republika zavázala. A žádný jiný důvod než zájem Agrofertu tam není. Jinými slovy: Kde se vezme těch 14 tisíc pracovních míst, když není odběr? A proč z vašeho subjektivního rozhodnutí budeme porušovat závazky vůči Evropské unii? Na tyto dvě otázky si Sněmovna odpověď zaslouží. Děkuji za téměř dodržení času. Mám dvě přihlášky do rozpravy. Pane místopředsedo, máte slovo. Budu stručný. Moc děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tu debatu už jsme tu vedli při minulé části tohoto bodu a já jsem tehdy žádal pana ministra zemědělství o vysvětlení, proč nemůže být v § 43 obecně metylester vyšších mastných kyselin, proč tam musí být metylester pouze řepkového oleje. Velmi vítám a děkuji panu ministrovi za to, že pak následně v jeho odpovědi jsem se dozvěděl o tom, že je připraven o této věci jednat, že ve výborech a ve druhém čtení podnikneme odbornou diskusi o tom a že se nebrání podobnému návrhu a jeho přijetí. Děkuji za to, pane ministře. To je jedna věc.

Druhá věc. Nezazněla tady zcela jasně ve Sněmovně odpověď na otázku, kterou jak kolega Kalousek, tak kolega Stanjura už několikrát položili. Prosím, a to se týká nejenom pana ministra zemědělství, ale celé vlády: Proč projednáváme jeden bod třikrát? Mohl bych se opravdu zdvořile zeptat pana ministra či kohokoliv z vlády, zejména z Legislativní rady vlády, proč nešlo tu věc poslat v jednom návrhu, respektive při projednávání ty návrhy sloučit? Děkuji za odpověď. Požádám kolegu Bendla ještě o strpení. S faktickou poznámkou se přihlásil pan předseda Faltýnek.